To je faktor, který výrazně omezuje plynulost silniční dopravy, silničního provozu.

Nicméně pokud chcete jet plynule, tak vám, a tady si to troufnu říct, garantuju, že čas od času k nějakému překročení pravidel prostě dojde.

Je tam omezení na 30 kilometrů, často se, a to ti z vás, kteří více jezdí, často se stane to, že na druhé straně není ta třicítka vůbec ukončená, to znamená, že teoreticky byste těch 30 kilometrů měli jet na nejbližší křižovatku, která by tu třicítku zrušila.

To znamená plynulost silniční dopravy, volám tady po ní a myslím si, že musí jít ruku v ruce s omezením a restrikcemi, které jsou tady správně samozřejmě nařízeny.

Ale tady bych znovu řekl, je potřeba přistoupit k tomu, aby právě zejména tyto úseky měly dynamické, nebo chceteli liniové řízení dopravy. Je to věc, která je naprosto zásadní.

Jsou samozřejmě hojně využívané u našich sousedů, zejména třeba v Rakousku, tam to je snad po všech úsecích dálnic.

Tady samozřejmě, a tím bych už pomalu končil, upozornil na to, že celá řada nehod se svádí na paragraf, který říká něco o nepřizpůsobení jízdy stavu a povaze vozovky.

To znamená, na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat ministru dopravy, že s takto poměrně odvážnou novelou přišel do Sněmovny. Věřím, že si zaslouží podporu, že v hospodářském výboru tu podporu taky vyjádříme a že výsledkem bude moderní novela silničního zákona s tím, že souběžně se bude pracovat na zajištění plynulosti dopravního provozu v České republice. Děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou se nyní hlásí pan poslanec Vomáčka.

Děkuji za dodržení času. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, k tomuto zákonu bych se vyjádřila velmi stručně, protože předpokládám, že podrobnější diskuse bude jak na hospodářském výboru, tak na podvýboru pro dopravu. Jenom bych připomněla trošku genezi.

Pan ministr nechal samozřejmě novelu přepracovat podle trošku jiného zadání, nicméně hodně změn je tam podobných, jako již byly.

Pokud si vzpomínáte, když začal bodový systém, najednou všichni řidiči začali svítit, protože byl za to jeden bod. Tyto přestupky již nejsou bodované a v průběhu let došlo ke změně bodového hodnocení, kdy už jednobodové přestupky tam nejsou. To jenom tak na upřesnění. Byly to drobné změny, nicméně nějaké změny tam byly. A já si myslím, že to povinné svícení si pamatují snad úplně všichni.